Děkuji za slovo, pane předsedající. Opět navrhnu zkrácení rozpravy v obecné i podrobné rozpravě na pět minut pro jednoho poslance.

Nepožaduje. Rozhodneme v hlasování číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Otevírám rozpravu a první je přihlášena s přednostním právem paní poslankyně Pekarová Adamová. Děkuji za slovo.

Už tehdy jste třikrát svým hlasováním nepodpořili toto zvýšení.

A je to tu! Jsem ráda, že to tady je, my to samozřejmě podpoříme, protože je to návrh, který jsme od začátku prosazovali. Ale nemohu si odpustit nepřipomenout, že už to dávno mohlo platit. Že ten čas, který tady tomu teď budeme věnovat, už jsme tomu věnovat vůbec nemuseli a rodiny jsme nemuseli uvrhat do ještě horší situace a velké nejistoty.

Jestli i jim nenáleží zvýšení, které by lépe a adekvátněji hodnotilo to, jak dlouho musí být na této podpoře závislí.

Víme, jak dlouho trvá vyřídit podporu pro podnikatele.

Nebudeme tím zatěžovat ani školy, které teď mají svých starostí spoustu a řeší výuku, připravují se na obnovení docházky alespoň pro část dětí, a my tady stále trváme na takovém zbytečném papíru.

Samozřejmě podpoříme tento návrh, ale jak říkám, mohlo to být už dávno, jenom kdyby se v tomhle případě nehledělo na barvu trička strany, která to navrhuje. To by bylo potom mnohem lepší pro lidi.